Chodíme na ty pietní akty, já tam chodím rád připomínat si významné události našich dějin.

Máme plno profesí v nepřetržitém provozu, a pokud já mám informace od obchodníků, tak velmi často je to na dobrovolné bázi těch zaměstnanců. Jak říkal pan poslanec Nacher, někteří to chtějí, protože tam jsou lepší peníze atd. Ale tady většina Poslanecké sněmovny v minulém volebním období a bohužel i v tomto volebním období, protože systémový logický návrh na zrušení zákona jako celku už tady byl, my jsme předpokládali, že projde, protože v minulém volebním období odpůrci měli menšinu;

Děkuji.

Máte slovo, pane poslanče.

Nejenom že jsme se mu hodně věnovali v rámci minulého volebního období, opakovaně vlastně jsme byli nuceni se mu věnovat, tak teď ho máme v poměrně krátké době tady na scéně také znovu. A to já jsem si myslel trošku idealisticky, že vlastně hnutí ANO k tomu předchozímu návrhu ODS přistoupilo tehdy docela racionálně s argumentem, že ještě od toho zavedení regulace, omezení prodejní doby ve velkoobchodě a maloobchodě neuplynulo tolik času, abychom dělali zase nějaké převratné změny.

Možná by si ti, co jsou neustále dotčeni nějakou regulací, tak mohli říkat: Kdo si vůbec dovolil zavést nějaký státní svátek? Proč já mám být konfrontován se státním svátkem? Ať si to každý slaví sám Vánocemi počínaje přes svatého Václava.

Takže mě mrzí, že možná málo vnímáme také to, co si myslí občané si určitě nemyslí, že tohle je stěžejní návrh, stěžejní zákon. Většinou, když byly na to téma ankety, pokud jste se někdo na to podívali, tak odpovídaly já jsem viděl minimálně tři ankety v horizontu posledních 10 let, možná jich bylo ještě víc, nevím všechno, tak tam většinou odpovídali, většina, a nebyly to desítky respondentů, ale stovky nebo tisíce, že to nevadí, ale co vadí, je ten chaos, který tady zmínil pan předseda klubu TOP 09 Kalousek. To vadí i mně, ale správně mu to řekla i paní poslankyně Matušovská. Možnost odstranit ten chaos byla ještě v minulém volebním období. To vím přesně, protože jsem předkládal tehdy ten návrh, který by se týkal všech 14 státních svátků.

Čtrnáct státních svátků ve třinácti dnech a v tuhle chvíli je aktuální verze, která se týká pouze osmi státních svátků.

Samozřejmě že je to hlavně úkol učitelů, ale také politiků, aby upozorňovali, že státní svátky mají nějaký svůj význam, že to není den úplně jako každý jiný. Já jsem dalek, že bych někomu chtěl říkat, co má ten den dělat, ale hlásím se k tomu a zastávám se, prodavačky mají své rodiny většinou, naprostá většina určitě, své děti, ony také si chtějí užít volno nebo sváteční chvíli s rodinou, ať už jakýmkoliv způsobem.

A víte, ty země, ke kterým máme přece kulturně, historicky, ekonomicky nejblíže, Rakousko, Německo, tak tam to není nějaký přežitek! A mají těch regulací daleko, daleko víc.

A ty země nejsou méně tržní, nejsou méně kapitalistické.

Možná je to někdy víc o dobré vůli a diskuzi. Sám bych se přimlouval za to, aby byl odstraněn ten chaos, na který lidé nejvíce žehrají. Proč, ano, to je i mně málo srozumitelné, proč na Velký pátek, který jsme tady v minulém volebním období schválili jako státní svátek, je otevřeno a na Velikonoční pondělí zavřeno? Ale zase chápu, že je teď nějaký status quo, než třeba proběhne další diskuze nebo nějaké další výzkumy.

Takže končím slovy, že jsou dny, kdy ekonomika a nakupování nemusí být až na prvním místě, a dovoluji si dát návrh k zamítnutí tohoto předloženého návrhu. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Kasal. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A i ti lékaři, kteří tam jsou, aby to zajistili, tak mají potom nárok na to, aby si něco koupili, což jako není úplně tak běžné. A když se to sejde, když se podíváte zrovna na kalendář a měli byste i třeba nějaké neděle a měli byste svátky, tak se dostanete k tomu, že budete třeba čtyři nebo pět dnů kontinuálně mít všechny obchody zavřené.